To těmhle dvěma takzvaným novinářům můžeme děkovat za to, že se na Národní třídě vyhazovaly květiny z pietního místa do koše. Všichni měli jasno. Všichni Babiše zase bleskově odsoudili a chtěli po něm, aby odstoupil.

Řeknu jen to podstatné a odpovím na zásadní otázky. První. Kdo tady začal tu debatu o mých dětech? Já jsem to rozhodně nebyl. A samozřejmě ano, byli to ti novináři.

Pamatujete si na to? Samozřejmě mu nikdo nevěřil, zpochybňovali ho. Tady někdo zpochybňuje tu nemoc. Víte, kolik lidí má to neštěstí? A jeden z našich bývalých kolegů mi napsal ten největší extrém této choroby.

Takže tenkrát mi pomohl i pan profesor Höschl, aby mého syna převezli do ústavu NUDZ.

Ale ani přesto novináři nevěřili.

Byl jsem z toho v šoku a věřte mi, že se mi to nečetlo vůbec dobře. A světe div se, tohle poslední rozhodnutí slovo od slova potvrzuje to, co jsem říkal já nebo pan Protopopov.

Druhá otázka. Absurdní. Ano, i takovéto absurdní otázky se objevovaly. Opět mi nikdo nevěřil.

Léčila mého syna a doporučila nám, mně, najít si opatrovníka, který by pomohl s návratem do společnosti. Já jsem nikoho nenašel, protože to není jednoduché. Matka mého syna měla jiné povinnosti, takže jsem ji poprosil a požádal o pomoc jejího manžela. Přitom je to on, kdo o tom něco ví, tuší, jak náročné to muselo být.

A že si vyjeli na výlet do Ruska? No a co jako?

Deset let.

Tak si asi dokážete představit, jaké to pro mého nemocného syna muselo být.

Každopádně když teď někdo mluví o bezpečnostním riziku, protože byli na Krymu, tak se musím jenom usmát. Zaprvé. Asi jste slyšeli, že Bezpečnostní informační služba manžele Protopopovy prověřila a žádné napojení na ruské tajné služby nezjistila. Samozřejmě, logicky. Zadruhé.